Moc děkuji, pane ministře. Čili zrekapitulujili léky, na podzim bychom to už měli zvládnout se základními léky a v příštím roce by se měla situace normalizovat, rozuměl jsem dobře? Za to děkuji.

A zbývají nám ty čekací doby a pane ministře, k těm jste se úplně neznal, že to je věc pojišťoven. Jak jsem říkal, pojišťovny se k tomu taky neznají, protože by tam narostly počty výkonů, kdyby na to tlačily, a prodražilo se to celé.

Děkuji.

Samozřejmě si myslím, že to správná cesta, tady se asi plně shodneme.

Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan poslanec Ladislav Okleštěk se svou interpelací na ministra financí. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Přesto budu mluvit přímo k panu ministrovi. Vážený zde nepřítomný pane ministře Stanjuro, můj dotaz bude směřován k rozpočtovému určení daní krajů a měst a obcí.

Pak se ale v eKLEPu objevilo, že chcete krátit rozpočtové určení daní pro kraje a pro obce, samozřejmě i města součástí. Mě zajímá, jak jste došli k číslu, o které se bude podíl na daních snižovat právě na krajích a potom na městech a obcích? Není to tak, že jste prostě zjistili, kolik vám chybí peněz, a pak jste to nějak zpětně dopočítali kde nic není, ani čert nebere, tak jste šli prostě do krajů a do obcí? Děkuji vám za odpověď. Já vám také děkuji, pane poslanče.

Přeji ještě jednou dobrý den. Co vím o změně školského systému, která samozřejmě mě hodně zaujala, myslím si, že to bude obrovská změna.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji i za tuto otázku, která míří samozřejmě k tématu, které je předmětem už teď poměrně široké veřejné debaty, a já jsem za to rád. Já vlastně považuju za důležité, abych vyslal na začátku svého působení jasný signál, že jsem připraven v roli ministra školství pustit se i do kroků, které nejsou úplně jednoduché, které svou realizací přesahují funkční období této vlády, ale jsou to podle mého soudu kroky, které logicky vyplývají z předchozí politické a odborné diskuse, která vlastně od devadesátých let indikuje některé základní deficity českého vzdělávacího systému, například sociální bariéry při přístupu do vyšších pater vzdělávacího systému nebo stále rostoucí nesoulad mezi tou poptávkou a nabídkou v oblasti středního školství. Jsem přesvědčen o tom, že chcemeli tyto problémy začít vážně řešit, potřebujeme rychlou, intenzivní politickou diskusi podepřenou odbornými argumenty.

Předpokládám, že 23. června se sejde poprvé v prostorách Senátu reprezentativní shromáždění zástupců jak politické sféry, tak odborné veřejnosti pod záštitou předních ústavních činitelů. Měla by to být taková stálá, na dobu určitou, ale konference, kde bych rád za Ministerstvo školství diskutoval, předkládal, nechal oponovat návrhy, se kterými budeme přicházet, protože jsem po zkušenosti s akcemi typu Konference o budoucnosti Evropy přesvědčen o tom, že institucionalizace té diskuse je důležitá proto, abychom ji vedli koncentrovaně, efektivně a přehledným a transparentním způsobem. Jsem si vědom toho, že v mých silách je připravit legislativní obrys těch změn, ale je jasné, že implementovat se v zásadě dají teprve o něco později.